Proto jsem ten bod nazval Otázky národní bezpečnosti a já sám tady stojím potřetí a potřetí říkám: pojďme zařadit tento mimořádný bod, protože si to zaslouží a protože toho není tolik důležitějšího. Samozřejmě, trápí nás energetická krize, trápí nás inflace, ale tohle je minimálně třetí nejdůležitější bod, a při všem respektu k bodům, které navrhuje grémium nebo které navrhne koalice, abychom zařadili pevně na pořad této schůze, si myslím, že obsazování nějakých rad České televize nebo případně, zda komerční pojišťovny mohou pojišťovat cizince v oblasti zdravotnictví, to jsou věci, které s prominutím opravdu počkají, ale tohle nepočká. Já sám tady stojím poněkolikáté, nejsem jediný, a znova žádám: pojďme si vyhradit nějaký přesný čas. Jinak je to z mé strany, nezlobte se, už hraničící s pohrdáním Parlamentem České republiky, protože my si ty odpovědi zasloužíme. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Moje reakce bude jasná. Tak ještě jednou, já jsem tady říkal, že poté, co proběhne teď ve čtvrtek a v pátek rada ministrů vnitra s jediným tématem migrace, že budu Poslaneckou sněmovnu informovat o migrační situaci i s výsledky této rady. To zaznělo v mém předchozím slově, čímž jsem myslím celkem dal najevo, že jsme připraveni k diskusi. Já alespoň doufám, že vaši kolegové, prostřednictvím pana místopředsedy, pane kolego, potvrdí, že tématem minulého bezpečnostního výboru kromě jiného byla migrační situace s podrobnou analýzou, podrobnými daty, přítomností všech relevantních důstojníků policie, kteří k tomu dávali velmi, ale velmi podrobnou informaci.

To je samozřejmě velký rozdíl. A k tématu Ukrajiny a podobně, to se vám samozřejmě rádi vyjádříme. Myslím si, že k tomu bude dobrá příležitost při projednávání lex Ukrajina IV to je myslím ten vhodný nosič.

Ale jsem rád, že od opozice slyším vnímání negativní situace na Ukrajině to je pozitivní signál a i vědomí toho, že ta situace samozřejmě může v dalších měsících nepříjemným způsobem vůči Evropské unii eskalovat. To je pravda a vláda České republiky se na to určitě připravuje. A tu informaci, jak jsem řekl, dostanete. Já vystoupím s podrobnou migrační zprávou včetně výsledků jednání ministrů Evropské unie.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych zařadit nový bod na dnešní program schůze, a to jako první bod; pokud nebude schválen, tak jako první bod za již zařazené body.

Dodnes nevím, jaká bude pomoc pro veřejné instituce, pro školy, pro školky. Například Kraj Vysočina v tuto chvíli stále nemá dodavatele plynu. Mě by zajímalo, jestli mu vláda vůbec pomůže zajistit toho dodavatele? Na stole je sice zastropování cen, ale když se podíváme na ty ceny, 7 korun za elektřinu a více, myslíte si, že na naše firmy budou konkurenceschopné? Já si to rozhodně nemyslím.

Ptám se, proč vláda nezastropovala ceny přímo u výrobců? Kdo na tom vydělává takové ohromné peníze? A teď vám dám dva příklady, protože mi tady pan premiér vždycky říkal, že chce konkrétně pomoct konkrétním lidem.

Takže si myslím, že ta pomoc není konkrétní.

Tak vláda říká, že pomáhá konkrétním lidem. Já si to rozhodně nemyslím.

A pokud zná vláda Petra Fialy odpovědi na mé otázky, tak mi jistě pomůže zařadit tento bod na program dnešní schůze, a budu rád, pokud mi pomůžete toto prosadit a prohlasovat.

Ale co ti ostatní? Ostatní zatím nedostali nic. Garanční fond vyplatil drobným střadatelům, vyplatil nějakých 27 miliard, a v tuto chvíli, když se podíváme na insolvenčního správce, víme, že Garanční fond bude uspokojen, těch 27 miliard, jako první.